Snad jenom na Slovensku ji mají také.

Ale měli bychom mít ambici se na ten systém podívat mnohem hlouběji jako na celek a říci si, jaké jsou jeho limity, kde jsou jeho problémy a kde naopak máme výzvy, které bychom měli naplnit. Je to prostě proto, že víme, že to způsobuje celou řadu problémů ženám, které nejčastěji jsou těmi, které pečují o děti a zůstávají doma s nimi.

A pak jsou na tom samozřejmě bity z hlediska svých dalších možností kariéry, a tedy zejména i mzdově a platově. Není to samozřejmě jediný důvod, to chci zdůraznit, že jsem si samozřejmě vědoma, ale tato záležitost v tom hraje dosti podstatnou roli. Pak se to samozřejmě promítá i v nižších penzích těchto žen.

Já se domnívám, že tady to je všechno právě podhoubí celého toho následného problému, který se táhne jako taková červená nit tím životem, a pak samozřejmě už se těžko napravuje v době, kdy tady je s tím máloco možné udělat.

Tam si myslím, že je to jedině namístě. Díky za to, že k tomu přistupujeme takto.

Tohle si myslím, že je docela jednoduchá úprava, která by mohla velice jednoduše změnit paletu možností tak, aby odpovídala životu, který mnohé rodiny už dnes dávno žijí. Automatická valorizace, ke které tady chtějí přistoupit někteří, a paní předřečnice ji zmínila, je rozhodně věcí, kterou bychom měli taktéž se snažit zavést.

Ale připomenu, že už u příspěvku na péči jsme se snažili tento mechanismus prosadit.

Stejný systém by určitě prospěl i příspěvku na péči, i rodičovskému příspěvku, i dalším dávkám, které často tady projednáváme.

A je škoda, že s tím vláda sama nepřichází. Co se týče zjednodušení čerpání obecně těch dalších věcí, tak ještě chci pochválit ministerstvo za to, že od července dochází k zjednodušení pro rodiče, kteří žádají o rodičovský příspěvek. Chce se mi říci konečně.

Paní ministryně to tady sama zmínila, že přijde s novelou, která by měla řešit financování dětských skupin, protože jsou ohroženy tím, že na ně přestaneme získávat peníze z evropských fondů.

Další z důležitých součástí celé této problematiky protože ono všechno se vším souvisí je samozřejmě i poskytování zkrácených úvazků a možnosti zaměstnat se na částečný úvazek. To, že tady dochází k úpravě délky docházky dětí do předškolního zařízení, do kolektivní péče, je jedna velmi prospěšná věc.